Děkuji.

Protože to by byl důvod pro uzavírání škol, respektive argument pro uzavírání škol. Ale nesmíme se nechat ovládnout a paralyzovat naše životy. Tak mě zajímá, jestli je skutečně toto jediná cesta a jediný způsob, jak snížit šíření nákazy. Děkuji. Pan ministr může zareagovat doplňující odpovědí v délce dvou minut.

Děkuji.